Děkuji, pane místopředsedo.

A pan předseda Sklenák opomněl jednu dost podstatnou věc, a to že si klub první navrhl vzít on právě proto, že se zjistilo, a na té tabuli to bylo jasně prokazatelně zveřejněno a zapsáno, že se Sněmovna ztratila svoji usnášeníschopnost. A svoji usnášeníschopnost ztratila právě proto, že pan kolega Sklenák není schopný předseda klubu, který si neumí prostě zkoordinovat ani ministry vidíte za sebou prázdné lavice , ani své kolegy, aby tady seděli a hlasovali o věcech. A pokud se tady projednává zákon o sociálních službách, já slyším velmi rozumné vystoupení místopředsedy KDUČSL pana Bartoška, který se velmi ostře ohradí proti tomuto zákonu, přečtu si stanovisko Ministerstva financí pana Babiše, zaznamenám jeho vyjádření v médiích, že je velmi ostře proti tomu zákonu o sociálních službách, a něco nám tady paní ministryně Marksová, která tady sedí jak sama vojačka v poli, povídá, tak je přece logické, že já trvám na tom, aby tady byli přítomni ti, kteří s tímto zákonem mají stejný problém, jako třeba má Občanská demokratická strana, aby nám to řekli.

Nyní pan poslanec Michal Kučera.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Už jsem dlouho čekala se svou řádnou přihláškou do diskuze a chtěla jsem paní ministryně dokonce osobně možná i poradit, co by vlastně ve svém vládním angažmá jako ministryně mohla pro oblast sociálních věcí učinit. Pokud bych tou ministryní byla já, postupovala bych asi takto. Vycházela bych z toho, že do financování sociálních služeb formou dotací pro poskytovatele v roce 2006 šlo 13 miliard korun.

Tady vidíme, že peněz je relativně dost a chyba bude asi v systému. A je potřeba se bavit o tom, co všechno by se v tom systému mělo změnit tak, aby potřebným byla potřebná péče poskytována, a především těm, kteří mají vysoké potřeby odborné a ošetřovatelské péče. Chtěla bych jenom krátce ještě zareagovat na pana poslance Gabala, už jsem nevyužila faktickou přihlášku do debaty, protože tady zaznělo o plánování. To plánování se samozřejmě dělá, plánování probíhá na úrovni krajů, jmenuje se vypracování střednědobého plánu kraje, který vychází z komunitních plánů obcí a překlápí se potom i v závislosti na financování do Národního plánu sociálních služeb. Takže střednědobý plán opravdu se na úrovni krajů vytváří.

Tento zákon byl připravován dlouhých 14 let a připomínkován velmi poctivě, nicméně ne úplně všechno se v tomto zákonu podařilo tak, aby všem potřebným byla péče skutečně poskytována. Víme, že ho máme ve čtyřech kategoriích od kategorie prvního stupně až po kategorii čtvrtého stupně. Liší se také jeho výše podle toho, jestli se jedná o děti, nebo o dospělé. Byla bych určitě pro to, aby se příspěvek na péči v tom nejvyšším stupni zvýšil, protože za ty peníze poskytovat kvalitní péči pro osoby ve čtvrtém stupni závislosti pro příspěvek na péči je skutečně téměř nemožné.

Považuji to za velký problém, a proto jsem chtěla paní ministryni poradit opět není zde , aby se věnovala komplexnímu přístupu a systémové změně celého financování sociálních služeb, tak jak vychází ze zákona o sociálních službách, a možná se podívat na to, co by se v tomto zákonu po těch letech jeho účinnosti dalo změnit. Ten se jmenuje dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Já osobně jsem zde přinesla pozměňovací návrh, je to asi dva roky zpátky, který měl pozastavit nebo odložit účinnost převodu této dotace pro poskytovatele z úrovně státu na úroveň krajů. Tento můj pozměňovací návrh Poslanecká sněmovna nepřijala, neschválila. Bylo mi to velmi líto, protože jsme mohli získat minimálně dva roky, ono by to chtělo možná i více, ale minimálně dva roky na to, abychom se bavili, a to se mělo právě týkat této vlády a této paní ministryně, abychom se bavili o systémové změně financování poskytování sociálních služeb.

Proč by tomu tak mělo být tak? Mělo by tomu tak být především proto, že rozhodnutí o poskytování dotace vydávají kraje v samostatné působnosti a tyto kraje jsou zároveň v samostatné působnosti zřizovateli svých vlastních příspěvkových organizací, tedy jsou nepochybně ve střetu zájmů. Na území krajů pak dále ještě působí další poskytovatelé sociálních služeb, a to se zřizovateli z řad obcí nebo neziskových organizací, prioritně charit. Jsem přesvědčena, že zde nejsou rovné podmínky pro poskytovatele sociálních služeb.

Někteří skutečně přispívají zřizovatelům, ať už vlastním, nebo dokonce i těm, například z úrovně krajů přispívají na občany, nebo těm, kteří jsou v jiných zařízeních, přispívají na své občany, ale jsou také obce, bohužel bývají to i bohatá města, která na své občany nepřispívají. Dalším zdrojem financí pro poskytování sociálních služeb jsou tzv. úhrady od uživatele, které samozřejmě vycházejí především z jejich důchodů, kde je podmínka ponechat 15 % na kapesné, nicméně tyto úhrady od uživatele jsou limitovány horní hranicí, jsou tedy regulovány.

A tady bych zase viděla další možnost dalšího jednání, protože pokud zde máme poskytovatele, tak ten musí projít jednak procesem registrace poskytovatele sociálních služeb a zároveň se zařazuje do tzv. dotačního řízení.